Informace, které se dostávají postupně na povrch, tyto obavy v plném rozsahu potvrdily. Opětovně musím dodat, že bohužel slova ministra Stanjury, kdy na poctivou otázku novináře na to, zda může uvést konkrétní příklad dotace, kterou prostě zruší, odpovídá, že sice může, ale neudělá to. Neudělá to, neřekne.

Pane ministře, to je škoda. Je to škoda, že nám plán škrtání konkrétních dotačních titulů nepředstavíte, ba dokonce ani nenaznačíte. Domnívám se, že je to dokonce vaše povinnost, tedy pokud chcete, aby veřejnost vnímala váš balíček jako důvěryhodný.

Pokud si důležitý člen této vlády myslí, že jeho kolegové z vlády podlehnou tlaku lobbistů, tak tato vláda je v ještě větším problému, než jsem si původně myslela, a to, jak dobře víte, nemám o této pětikoalici příliš vysoké mínění. Největší úspora dotací má být na rezortu Ministerstva průmyslu a obchodu a tady to začíná být zajímavé, ono totiž Ministerstvo průmyslu a obchodu už má jasno, kde většinu těchto peněz sebere.